Pravděpodobně navrhneme tu delší dobu právě proto, aby to bylo dostatečně daleko, abychom mezitím mohli debatovat, jak racionálně změnit tento zákon.

Proto říkáme, pojďme jednoduše odložit účinnost a nový ministr zdravotnictví může přijít po nějakém čase s návrhem zákona, který to lépe připraví.

A říct, já si myslím, že to je skvělý projekt...

Proč ti lékaři to nechtějí? Proč to nepochopili? Tohle je přece správná otázka. To je úplně logické, protože já taky věřím svému praktickému lékaři, který mě taky prosil o to, abych se tady pokusil to odložit. Ne že by byl proti principu. Ale myslí si, že to je špatně připravené, bojí se toho. Ale to není možné. Zákon buď platí, nebo neplatí. Lékaři mají oprávněnou obavu, že ty sankce budou platit.

Takže už to dneska neschválíme v prvním čtení, pane ministře. Na druhé straně to patří do toho zákona. Recepty patří do zákona o léčivech. To není žádný přílepek.

Jsme přesně v tom zákoně. Ano, už jsme podali speciální návrh zákona, novelu zákona o léčivech, která řeší podobnou věc, ale tohle je rychlejší cesta. Tady nejde o to, aby to byl návrh, který jsme podali my, ale jde o to, abychom pokud možno našli většinový názor.

Budeme navrhovat odklad.

Ale v této chvíli nemáme čas ten zákon vylepšovat. Teď můžeme pouze odložit účinnost. To je všechno.

Děkuji. Dále jsou do rozpravy přihlášeni jak pan zpravodaj, tak pan ministr. Přednost má faktická poznámka pana poslance Volného. Pane poslanče, prosím. Děkuji moc za slovo, pane předsedající.

Já jsem jenom chtěl reagovat na pana kolegu Stanjuru vaším prostřednictvím.

Věřím tomu, že nemusejí být většinou. Prostě někteří ano, někteří ne. Další faktická poznámka pan poslanec Běhounek. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, kolegovi Stanjurovi. Já nejsem z Prahy, takže to nevidíme všechno jenom z Prahy. A já tedy musím popsat, jak to funguje.

Jenom to, co tady řekl pan ministr. Nechceme transparenci a mít naprostý přehled. Děkuji panu poslanci. Nyní s přednostním právem nebo řádně přihlášený pan zpravodaj poslanec Vyzula. Děkuji, pane předsedající. Ale dalo se to očekávat, protože byla otevřena Pandořina skříňka s eRecepty. Mrzí mě to, že prostě nemůžeme urychlit právě tu problematiku transfuzních derivátů, která je předmětem této novely, protože pokud se týká eReceptů, tak nějak prostě ti, co jsme v praxi, víme, že to úplně tak nefunguje, jak říká pan poslanec Běhounek prostřednictvím pana předsedajícího.

Je to tak, jak to je.

Probíral ji zdravotní výbor?

Nepřišla.

Opravdu to nevím.

A těch výjimek tam bude celá řada. To je důležité. Poněvadž my neznáme v tuto dobu ani tu prováděcí vyhlášku.